Vy jste vždycky měli v rukou neprodloužení nouzového stavu, stačilo vám zablokovat Sněmovnu.

Bude se tato vyšetřovací komise zabývat legislativním stavem dobrovolnosti vakcinace v současné době, jestli už se nejedná o přípravu trestného činu vydírání, útisku, velmi podobnému znásilnění? A opravdu tohle všechno chcete stihnout za tři měsíce?

Nebyl tam přihlášený nikdo na tabuli, nebyl přihlášený nikdo s přednostním právem. Já jsem musel zvednout ruku, abych se dostal do rozpravy, nikdo ji nezvedl přede mnou, což znamená, že celá Sněmovna byla domluvená na tom, že komise se ustanoví bez jakékoliv rozpravy a bez jakékoliv kritiky toho, k čemu ta komise má za tři měsíce dojít.

Děkuji za pozornost.

Možná že některé souvisí i s tím, co několikrát opakoval ve svém projevu.

Tak jsme zmínili tu situaci, která nakonec skončila s přijetím zákona pandemického, který jsme nepodporovali, protože to neřešilo stav, který v České republice byl.

Tolik tedy ode mě. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Budu teď hovořit, vaším prostřednictvím, ke kolegovi Volnému.

Ale chtěl jsem mu umožnit vystoupit, protože opravdu nebyl nikdo přihlášen, a mě to také překvapilo.